6.

Zahajuji třetí čtení tohoto návrhu zákona. Se mnou bude rozpravu sledovat zpravodaj hospodářského výboru pan poslanec Vojtěch Munzar a já otevírám rozpravu ve třetím čtení. Do rozpravy se nikdo nehlásí, rozpravu končím. Zájem o závěrečná slova není, takže prosím pana zpravodaje, aby nás seznámil s procedurou hlasování. Děkuji, pane předsedající. Je to velmi jednoduché. Nezazněly ani legislativně technické úpravy textu, ani nezazněly žádné pozměňovací návrhy, takže v proceduře budeme pouze hlasovat o návrhu zákona jako celku. Ano, děkuji.